Dnes bychom měli pokračovat v projednávání bodů z bloku druhého čtení, poté bychom se věnovali dalším bodům podle schváleného pořadu schůze.

Nikoho v tuto chvíli nevidím, budeme tedy pokračovat podle schváleného programu. Jako první je zde přerušený bod ze včerejšího dne.